Děkuji paní ministryni. S další faktickou poznámkou pan poslanec František Adámek.

A já si vzpomínám a rád bych se zeptal prostřednictvím pana předsedajícího pana doc. Svobody.

Já se přiznám, že to je poprvé, co jsem se toto dozvěděl. Takže rád bych se opakuji prostřednictvím pana předsedajícího zeptal pana doc. Svobody, jak to vlastně bylo. A druhý dotaz, opět prostřednictvím pana předsedajícího.

Děkuji, pane poslanče. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

První příklad se vztahuje k době těsně po povodních v roce 2002.

Tato chyba byla napravena, škoda nevznikla žádná. Přesto byl tento čestný muž opakovaně soudně stíhán, opakovaně obžalováván, až tedy nakonec byl osvobozen. Zastupitelé města Český Krumlov, kteří rozhodnutím v zastupitelstvu rozhodli o přidělení pomoci jejich starostovi na právní služby, byli opět obžalováni a souzeni. I oni byli v plné míře osvobozeni. A případ třetí, to je případ z nedávné doby.

Tyhle ty tři případy ve mně vzbuzují obavu, zdali starostové a starostky v naší republice, kterých je více než šest tisíc, a zastupitelé, kterých jsou desítky tisíc, mohou s klidem rozhodovat o věcech své samosprávy, o věcech své obce, o tom, jak rozhodují třeba při prodeji bytů nebo při podpoře neziskových organizací, které fungují na území jejich obcí. Jenom bych rád využil právo, kterým mě nadal zákonodárce, a hlasováním rozhodnout o vydání nebo nevydání pana doc. Svobody. Já budu hlasovat proti jeho vydání. Děkuji panu poslanci. A teď tu máme tři přednostní práva. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Já, dámy a pánové, jsem se přihlásil proto, ne snad abych přesvědčoval někoho o tom, jak má hlasovat. Já pokládám za svou povinnost říct, že z důvodů, které již přednesl kolega pan poslanec Polčák, budu hlasovat proti vydání pana poslance Svobody.

Že je tam celá řada velmi nestandardních kroků od policie, od orgánů činných v trestním řízení.

Ale ono to má obrovský široký dopad. Má to dopad na celou demokracii, má to dopad na kvalitu komunální politiky.

Kromě toho, že jsme poslanci, jsme také reprezentanty svých politických stran a hnutí. A máme například před komunálními volbami.